Proběhlo od dílčích setkání a já se omlouvám, na jedno setkání, které bylo koaličně pracovní a přiznejme si to, hnutí ANO není součástí koalice, tak jsme paní ministryni Dostálovou explicitně nepozvali jinak se snažím všechny stakeholdery nebo ty, kteří mají do toho co říci, aktivně na ta jednání zvát. Zároveň se snažím být o krok dál nejenom že je tam pozvu a vyslechnu si je, ale z jejich postřehů i v daném případě, pokud to lze i v tomto kratším časovém horizontu, tyto věci implementovat. Nesaháte na ten změnový zákon.

Navíc bude ještě jednotné stanovisko a další. Vy jste řekla, že nový zákon je dobrý pro stát, ne pro občana. Já si tedy nemyslím, že úplně to rozdělení účinnosti není podle toho, kdo staví, ale co se staví, takže speciální stavební úřad bude povolovat třeba zásobníky plynu, těžební stavby a další. Myslím si, že veřejné věci stavěné pod režimem speciálního úřadu jsou ve své podstatě pro všechny. Když se něco odkládá, znamená to, že se nic nemění, takže ta nejistota by byla, kdybychom lavírovali mezi tím, zda to bude tak, či onak. Budeme pracovat tak, jak jsme si dali za cíl. Já tady mám celou řadu argumentů. Předpokládám, že budou zaznívat i od přihlášených řečníků další věci. Asi nebudu reagovat v tom sledu hned za každým vystupujícím řečníkem, přišlo mi správné u paní zpravodajky i z té pozice, že jsme v minulém volebním období byli v opačném nastavení, tak vzít to první kolečko. A koukám, že si udělala spoustu poznámek paní poslankyně Dostálová, tak předpokládám, že nebude kolečkem posledním. Děkuji. Projevy vyvolaly řadu faktických. Prosím, máte slovo. Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já bych ráda zareagovala na to, co tady teď řekl pan ministr pro místní rozvoj. Za prvé, pane ministře, to, že jste tady udělal jednání na půdě Poslanecké sněmovny v rámci stavebního zákona a nepozval jste tam nikoho z opozice a nepozval jste tam předsedkyni výboru pro veřejnou správu, paní Kláru Dostálovou, považuji za velmi nekorektní, až bych řekla arogantní, nehorázné.

Druhá věc, kterou bych chtěla říct, je systémová podjatost, o které tady hovoříte. Pane ministře, systémová podjatost je problém.

Ale rozdělení státní správy, samosprávy je pro spoustu lidí velmi složité. To znamená, že když obec chce něco stavět na svém území, řada lidí může dát právě námitku, že v tu chvíli je ten úřad systémově podjatý. Musím říct a nechci tím nějak snižovat vaši erudici ale opravdu starostové vědí, jaký je problém v rámci stavebního zákona. Vezmu si ještě jednu faktickou.

No, možná to škoda je, ale prostě to je realita.

A to tady neproběhlo.

Přečtu pořadí faktických, abyste měli představu. Takže poprosím, vaše faktická, vaše dvě minuty. Já budu opravdu velmi stručná v rámci faktické. Jenom bych ráda zareagovala na pana ministra.

Pak prosím, doložte mi jedinou fakturu vůči Hospodářské komoře, že jsme si nakoupili zákon.

Ten ale nevzniká. Tak mi neříkejte, že budou všichni vědět, kam mají jít, když to opravdu z toho jasné není. Starostové, skutečně ti, kteří dodržují zákon, si opravdu stěžují na to, že si lidé chodí stěžovat k nim, ale že oni nemohou nic dělat, pokud dodržují zákon.

Proto varuji i před touto novelou.

Děkuji a nemusíte souhlasit mým prostřednictvím. Co se týče pořadí, pan poslanec Marek Výborný s faktickou. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, pane ministře, nerad to dělám, ale já musím reagovat a zastat se pana ministra a budu reagovat na faktickou poznámku paní kolegyně Vildumetzové.

Paní poslankyně Dostálová tam byla přítomna, taky vystupovala, vyjadřovala se, takže není to tak, že byste byli jakkoliv obcházeni.